Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 37. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Paní poslankyně Maxová ruší svou omluvu, je přítomna dnešnímu jednání.